Takovým podnikem je třeba například podnik Lesy České republiky, státní podnik.

A já pevně věřím, že bude i po projednání zamítnut.

A konečně mám ještě dva návrhy, které se týkají vlastně projednávání zákona ve třetím čtení.

Patřičná zákonná lhůta je splněna.

Děkuji za pozornost. Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Holečka. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já zůstanu věren tomu, co jsem předvedl předtím, a budu otevírat témata, do kterých se vám vyloženě nechce.

To je registrované partnerství a možnosti osvojení.

Čekáme dlouho, a najednou se dozvídám, že ministři Dienstbier a Pelikán připravili jakousi novou novelu, prý propracovanější, a já se tedy osobně obávám, že to, že to právě podávají tito dva pánové, bude tím velkým problémem, jestli to tady vůbec projde. A myslím si, že ten původní poslanecký návrh by byl méně komplikovanější k tomu, aby zákon prošel. Dámy a pánové, vy jistě víte, že podle zákona 115 o registrovaném partnerství je možné vstoupit do registrovaného partnerství. V rámci vztahu k dětem registrované partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti vůči vlastnímu dítěti. Tudíž novela zákona řeší již nastalou situaci, kdy registrovaní partneři spolu žijí a společně vychovávají dítě jednoho z partnerů. 2 dále zůstává uzavření registrovaného partnerství jako překážkou jakéhokoliv osvojení dítěte registrovaným partnerem. Současná právní úprava v občanském zákoníku rozlišuje dva druhy osvojení, a to společné a individuální. Společné osvojení je osvojení pouze manželů a individuální je osvojení jedinou osobou. Zvláštní je, že osoba, která vstoupila do registrovaného partnerství, si dítě osvojit nesmí, a osoba, která žije se svým partnerem stejného pohlaví, ale v neformálním svazku, možnost osvojení dítěte má.

Kolegyně a kolegové, uvědomme si, že se nejedná o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, jak občas i bulvární tisk píše, které nemá rodinu, je právně volné, ale jde o osvojení dítěte, které již žije ve stejnopohlavní rodině. V České republice každoročně přibývá dalších a dalších stejnopohlavních rodin, kde se děti rodí plánovaně těmto párům. Dítě má právě jen jednoho rodiče, protože ten druhý není znám, avšak již od počátku jej vychovávají a starají se o ně dva milující rodiče. V roce 2011 při sčítání lidu žilo ve stejnopohlavních rodinách přes 900 dětí.

Já jsem tehdy připodepsal tento zákon také na základě osobních zkušeností.

A jelikož obě pracují jako policistky, mají náročné povolání, kde je možné, že každý den riskují život, tak je jasné, že na tento zákon čekají. Takových párů je hodně a já říkám, pojďme se touto problematikou zabývat, nebo pokud nechcete a není ta vůle, tak takové věci vyřaďme, ať se nám ten balast návrhů neustále nekupí. Navrhuji, abychom se zítra zabývali tímto bodem jako druhý bod po písemných interpelacích. Za druhé v pátek jako druhý bod po pevně zařazených bodech, v úterý 3. 5. jako druhý bod odpoledne. A co by se mi líbilo vůbec nejlépe, je středa 4. 5., jako druhý bod po polední pauze, protože budeme na takové téma dobře najedeni. Díky moc za pozornost. Já děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Skalického. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych ve svém příspěvku rád požádal o přeřazení bodu 34, jde o sněmovní tisk 408 ve druhém čtení, který je opět zařazen na program této schůze.